Prosím o další hlasování pro pana Tomáše Řeháka.

Ano, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pana Petra Šafaříka?

Hlasování číslo 150, bylo přihlášeno 98 poslanců, pro hlasovalo 97, pan Šafařík získal 97 hlasů.

Ano, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pana Jiřího Voráče?

Pane předsedající, můžete ji ukončit.